To vše díky legislativě, do které současná vláda kontraproduktivně zasahuje.

Začátek března tohoto roku.

Jeho zrušení také zruší podporu těchto biopaliv.

Případná jiná, velmi omezeně dostupná řešení snížení emisí skleníkových plynů u motorové nafty vedle užití dostupných a ekologicky efektivních biopaliv jsou často nákladnější a komplikovanější.

Přimíchávání biopaliv je upraveno zákonem o ochraně ovzduší a o podporovaných zdrojích energie, a tak formální oznámení vládou bude vyžadovat legislativní kroky, které tak nemohou stihnout ovlivnit současný dramatický každodenní růst cen způsobený vývojem na mezinárodních ropných trzích.

Takže naše vláda říká, snížíme závislost, a zároveň ji navyšuje.

To je možné doložit následující bilancí.

Vyšší export kvalitní české řepky samozřejmě potěší především zahraniční zákazníky. Takže toliko Sdružení pro výrobu bionafty. Od mého vstupu do politiky tady lidi stále slyší: Babišova řepka. Možná by bylo dobré, aby se konečně někdo naučil, jak to vlastně funguje. Kdo rozhoduje o tom, co zaseje, co bude na poli?

A proč? Že to není biopalivo.

Zároveň však klade nové požadavky.